Členové vlády jsou také na svých místech.

Oznamuji vám, že za několik okamžiků navštíví jednací sál Poslanecké sněmovny prezident republiky pan Miloš Zeman.

Vážení přítomní, dovolte, abych mezi námi uvítal prezidenta republiky pana Miloše Zemana a předal mu slovo. Prosím, pane prezidente. Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, milé kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, dámy a pánové.